Já vám děkuji, pane zpravodaji. Rozumím dobře vaší poznámce. Každopádně vzhledem k tomu, v jaké fázi je projednávaný bod, se pouze táži, zda budou následovat závěrečná slova. Není tomu tak. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení návrhu nebo na zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Dnes se od 18 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Gabrhel. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.